A ta vaše argumentace, že jako chtěl upozornit, nebo dokonce někdo říká, že to je snad nový Jan Palach no to snad nemyslíte vážně!

Děkuji.

Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já jsem jeden z těch z výboru pro bezpečnost, který hlasoval pro tento pozměňující návrh pana předsedy Kotena. Musím si tady trošičku posypat popel na hlavu, protože už bych tak neučinil. Neučinil bych tak z toho důvodu, protože ty informace, které nám byly sděleny na výboru pro bezpečnost od předsedy výboru, se nezakládají na pravdě, anebo byly značně zkreslené. Já k tomu chci říct, že návrh, který předložilo Ministerstvo vnitra, je kvalitní návrh.

Děkuju moc, pane místopředsedo.

Ale na druhou stranu, pane poslanče Volný, vaším prostřednictvím, já mám takový pocit, že za 30 let vy jste prolomil něco, co se v této Sněmovně za novodobých dějin nikdy nestalo.

Víte, já jsem zvyklý úplně na všechno... Může se pan poslanec Volný na mě podívat? Ani vás ne, pane poslanče, věřte mi.

To je něco nepřijatelného! Ať jste tady řekl cokoliv.

Děkuji, pane předsedající.

A vyřešíme si to způsobem, který začne tím, jak se budete chovat vy. Tak si to laskavě uvědomte! Opět opakuji, opět opakuji, že jste to vy, vítači, kteří jste vytvořili pana Baldu. Protože vy jste ho vyděsili reálnou možností toho, že tady bude spáchán teroristický útok.

Tyto informace místní muslimové měli už loni v lednu. Nikdo však na to policii neupozornil.

Který bagatelizujete. A který, když se k němu realisticky k této reálné informaci dostanou občané této země, je vyděsí natolik, že když mají psychické problémy, tak zkratkovitě jednají a porušují zákony této země.

Vážení páni kolegové... Ne, já jsem vám nezkrátil ani minutu. Ani vteřinu jsem vám nezkrátil!

A my nemůžeme připustit, že někdo bude zneužívat faktickou poznámku k vystoupení, které není faktickou poznámkou. Věřím, že předsedové klubů mi rozumí a že to jinak ani není možné. Jinak by se naše jednání rozpadlo.

K faktické poznámce je přihlášen pan kolega Jaroslav Holík.

Máte slovo k faktické poznámce. Dovolte, abych se vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, obrátil na kolegu Chvojku. Pane kolego, já si vás velice vážím.

A mohl bych přesně stejným způsobem říct, že např. advokát Altner zemřel jenom proto, že mu ČSSD dluží peníze. Děkuji vám.

Nyní tedy kolega Ondřej Veselý. A prosím opravdu sněmovnu o klid!